Volebnímu výboru lze také doporučit, aby usnesení, kterým předkládá vybrané kandidáty Poslanecké sněmovně, řádně odůvodnil s posouzením způsobilosti jednotlivých předložených kandidátů a jejich nominujících subjektů.

V případě, že Poslanecká sněmovna zjistí, že jí byl předložen nezpůsobilý kandidát či kandidát navržený nezpůsobilým subjektem, lze proto doporučit, aby Poslanecká sněmovna volbu členů rady neprovedla a pověřila volební výbor opakovaným podrobným posouzením všech kandidátů a nominujících subjektů, včetně kandidátů v původním předvýběru vyřazených. Při absenci řádného posouzení způsobilosti kandidátů i navrhujících organizací je možné zasáhnout do ústavou chráněných práv ostatních kandidátů, jak je uvedeno výše v tomto stanovisku, a vystavit tak Radu ČT možnosti zrušení usnesení Poslanecké sněmovny o volbě do Rady ČT Ústavním soudem České republiky. Na základě uvedeného navrhuji, abychom hlasovali o přerušení tohoto bodu do projednání usnesení Stálé komise pro sdělovací prostředky Senátu Parlamentu České republiky volebním výborem Poslanecké sněmovny. V případě volby by měla být známa odpovědnost, proto by mělo dojít k volbě veřejné, kterou i primárně předpokládá zákon. Děkuji za podporu návrhu na přerušení.

Přihlaste se, prosím, znovu svými hlasovacími kartami.

Máme tady návrh pana poslance Martínka, abychom přerušili tento bod do projednání volebním výborem ve smyslu usnesení senátní komise.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi tedy, abych zde sdělil stanovisko poslaneckého klubu sociální demokracie. Navrhujeme stejně jako můj předřečník, abychom volbu radních v České televizi provedli veřejnou volbou.

Nicméně když se podíváme na zákon o České televizi, tak tam je přímo uvedeno, že Rada České televize má být orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti České televize, čili veřejnost má prostřednictvím rady uplatňovat kontrolu. Proto také na rozdíl třeba od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání jednotlivé kandidáty nenominují poslanecké kluby, ale přímo veřejnost. Je explicitně uvedeno, že v radě mají být zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy, a je stanoveno, že návrhy předkládají organizace a sdružení právě představující kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy. Jenže v praxi všichni víme, jak to funguje. Je to bohužel spíše tak, že poslanci, politici a jiní lidé, kteří se pohybují okolo těchto voleb, vytipují, vyberou kandidáty a pak se jim spíše hledá ta organizace, která je nominuje. A pokud jsme tedy v této situaci, tak náš poslanecký klub se domnívá, že minimum, co můžeme udělat, je to, abychom volbu provedli veřejně, aby veřejnost, aby ti lidé alespoň viděli, jak my, které oni vyslali do Poslanecké sněmovny, uplatňují zákonem stanovené jejich právo na kontrolu činnosti České televize. Nevidím další přihlášku. Tak prosím, máte slovo. K tomuto bodu chci říct ještě jednu věc.